Prosím, pane ministře, ujměte se slova, a vás poprosím všechny o klid, případně abyste přenesli své diskuse mimo sál. Děkuji pěkně. Pane ministře, počkejte, než se kolegové utiší.

Pane ministře, prosím, máte slovo.

Chceme tím definitivně ukončit éru, kdy se na každého podnikatele a živnostníka pohlíželo jako na a priori nepoctivého.